Děkuji za slovo, pane předsedající.

A protože penzijní reforma byla výlučně záležitostí centrální vlády, tak její výnos šel pro centrální vládu, a proto parametricky se upravil poměr pro obce a kraje. To byl ten důvod.

Tam už máte šest let zpoždění.

Taková je skutečnost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. To ovšem nijak neřeší dnešní problém. Já jsem položil řečnickou otázku, na kterou jsem si sám odpověděl, a už teď si zdaleka nejsem jistý, jestli ty peníze vláda tedy těm obcím chce, nebo nechce poslat. Pan premiér říká, že slovo dotace vymysleli v Bruselu.

Proč to dělat složitě?

Tam nejsou žádní úředníci, kteří by psali žádost. Proč se tomu pořád bráníte a říkáte, nakonec těch peněz bude ještě víc! Já s tím nemám problém. My jsme to chtěli vykompenzovat, tu ztrátu, za ten kompenzační bonus obcím, taková složitá věta.

Můžete to udělat na vládě.

Potom Finanční správa je bude muset z titulu své kompetence chodit kontrolovat. Tak to bude mít kolik?

Kdo je bude chodit kontrolovat? Kdo je bude vyhodnocovat? To je řešení, které vy nabízíte.

Tak byste nás poslal zcela oprávněně někam s takovým návrhem. Tak abychom ta hlasování měli komplet, pane zpravodaji, já bych načetl pro pořádek na mikrofon návrh usnesení.

Vláda to opravdu může, když bude vůle, stihnout v pondělí. Proč to dělat složitě?

A nebylo to jednoduché. Můj stranický kolega pan docent Svoboda byl primátor Prahy a změnou RUD Praha přišla takhle naším hlasováním o 20 miliard.

Pan premiér říká, že chce víc. Příští týden. Bez těch dotačních titulů, jinak budete horší než v tom Bruselu. Horší.

A co ti chudáci ostatní? A ne že na konci roku si řekneme. To už je pozdě. Bez těch dotací.

Proč, když paní ministryně financí je to schopna poslat příští týden na těch 6 250 plus 14 krajských účtů.

Nemá nějakou regionální funkci? Copak my všichni nejezdíme v metru? Které dotuje kdo?

A je to tak logické. Takže to není žádná cesta pořád ukazovat ti mají hodně, a ti mají na účtě.

Takže není to žádná pravda.

Něco jste říkal, že první usnesení jako první.